Vážený pane nepřítomný ministře, vážené paní ministryně, kolegové, kolegyně. Já bych rád interpeloval ministra školství ve věci maturitní zkoušky a její revize. Je známo, že se v tuto chvíli zvažuje revize současné podoby maturitní zkoušky, hlavně k tomu, co je původně plánováno, to je ta otázka povinné zkoušky z matematiky a podobně. Já se v tuto chvíli nechci ptát na ty diskuse a debaty, které se vedou v rámci Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání CERMAT, ale chci se zeptat, zda Ministerstvo školství v rámci této debaty také považuje za důležité a vede v tom nějaká jednání ať už v rámci vlastního rezortu, nebo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to ve věci revize katalogu profesních požadavků, konkrétně tedy Národní soustavy kvalifikací, což je informační portál Ministerstva školství, ale současně Národní soustavy povolání, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétně se mi jedná o to, zda ministerstvo uvažuje o tom, že by některé obory, u kterých dnes je povinná maturitní zkouška, zda u těchto oborů by toto bylo změněno tak, abychom vrátili váhu maturitní zkoušce, která je v tuto chvílí výrazně devalvována. Uvedu to na konkrétním příkladu. Obor kosmetička je dnes v soustavě uveden s povinnou maturitní zkouškou. Dodnes mi nebyl nikdo schopen vysvětlit, proč by kosmetička měla mít maturitní zkoušku. Pokud by tento a podobné další obory byly této povinnosti v Národní soustavě kvalifikací zbaveny, věřím, že by to pomohlo celé soustavě. A možná i potom bychom mohli jiným způsobem uvažovat o revizi současné podoby maturitní zkoušky. Ptám se tedy, jestli tedy tímto směrem jdou úvahy Ministerstva školství, zda již vyvinulo nebo vyvine v tomto smyslu i jednání s dalšími rezorty, zvláště s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Děkuji za odpověď. Já velice děkuji za dodržení času. Odpoví vám pan ministr do 30 dnů písemně. Nyní prosím paní poslankyni Nevludovou, která bude interpelovat pana ministra Hamáčka ve věci situace Městské policie Opava. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Z nedávné kontroly provedené Státním úřadem inspekce práce vyplynulo pochybení ze strany zaměstnavatele, a to že došlo k porušení paragrafu 306 odst. 3 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel jakožto územní samosprávný celek ve smyslu paragrafu 303 odst. 1 písm. f) zákoníku práce nevydal pracovní řád, a že někteří zaměstnanci jsou dlouhodobě zařazeni ve špatné platové třídě.

Také děkuji. Pan ministr vám odpoví do 30 dnů písemně. Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Interpeluji vás jako ministra zahraničí a předsedu ČSSD ve věci stále se zhoršující personální situace na Ministerstvu zahraničních věcí. Díky vaší neschopnosti stále nemáme plnohodnotného ministra a nově oznámený kandidát je jakási light verze Miroslava Pocheho. A nově se dozvídáme o vašich pofidérních praktikách při obsazování pozic odborných náměstků, které mají za důsledek, že tyto klíčové pozice zůstávají neobsazené.

V tomto okamžiku zůstaly neobsazeny dva klíčové posty odborných náměstků.

A ptám se proč. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Než vystoupí další poslanci se svou interpelací, máme tady omluvenku.

Připraví se paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A všechna data, která mi v této věci poskytnete, bych poprosil ve strojově čitelném formátu. Předem velmi děkuji za vyřízení. Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví do 30 dnů písemně. Prosím, paní poslankyně.

Vážená paní ministryně, jaké budou vaše budoucí kroky v oblasti sociálního bydlení? Pokud skutečně vláda nepůjde legislativní cestou, jaká opatření a v jakém časovém horizontu plánujete provést? Jsou ještě nějaké další součásti programového prohlášení, které byly, jak se alespoň zdá, překonány vývojem, jak je tomu v případě zákona o sociálním bydlení? Které to jsou? Děkuji za odpověď. Také děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

V dnešní době situace kolem bydlení je velmi kritická, myslím si, že se na tom všichni shodneme. Dnes najít velmi slušné bydlení za rozumnou cenu mají problém téměř všichni.